Neměl by se tedy jednací řád nějakým způsobem změnit nebo přinejmenším zpřesnit? To je právě problém, že je konkrétní moc. Kdyby byl obecný, tak by se to dalo nějakým způsobem ohnout, ale teď je tam řečeno bezprostředně. Bezprostředně je dřív, než bylo další hlasování, a dřív, než byla vyhlášena přestávka, což v tomto případě nebylo dodrženo. Je pozměňovací návrh, který byl schválen a zároveň byla na hlasování podána stížnost, veden jako schválený, nebo ne? Pokud se o zákonu jako celku nehlasovalo znovu, tak je zatím v legislativním procesu v Poslanecké sněmovně. Pokud není spor o námitku vyřešen, tak nemohu říct, jestli návrh byl schválen nebo nebyl. Takže se nedá říct, že poslanci schválili snížení spotřební daně na pohonné hmoty? Zatím hlasování platí, ale pokud bylo nějaké zpochybnění, tak bych si netroufla říct, že to takto musí dopadnout. Námitka proti hlasování byla podána podle zvyklostí pozdě, protože byla podána po přestávce, což už je zakázáno.

Není to poprvé, kdy takový precedent už v minulosti byl. Tolik tedy Mladá fronta DNES, takže myslím si, že náš odpor je zcela odůvodněný a riskujete vy sami, že zákon o zelené naftě může být časem zrušen.